Také děkuji.

A ještě připomenu, pan místopředseda Hanzel bude hlasovat s náhradní kartou číslo 12. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já už jen přečtu po té včerejší skutečně podrobné diskusi návrh usnesení za poslanecký klub Pirátů a všechny velmi prosím o to, aby skutečně ta situace byla vyřešena. Nejistota je nesmírná. Návrh usnesení.